Děkuji. Teď pan poslanec Běhounek, potom pan poslanec Gabal. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, pěkně vás prosím, pojďme se bavit o tom, zda potřebujeme dát na mzdy pracovníků v sociálních službách. Vaše vývody jsou naprosto stoprocentní, ale nebudeme mít za chvíli, pokud všechny ty sociální služby zavřeme, protože nám ti lidé odtud utíkají. Nebudeme mít prostor k tomu, abychom se bavili, jak to zrekonstruovat. Pokud ty peníze neseženeme, tak to bude katastrofa.

Prosím, pojďme k této věci diskutovat.

Já souhlasím s tím, že je třeba to dofinancovat, co tady říkal pan hejtman, ale zároveň je třeba si být vědomi, že to funguje jako sociální funkce. To není jenom o penězích. Ty peníze na to musí být. Ale ta participace je tam prostě šíleně důležitá.

To byla poslední faktická poznámka.

Děkuji za slovo.

Ministerstvo financí se dohaduje s Ministerstvem práce a sociálních věcí, nebo Ministerstvo práce a sociálních věcí se dohaduje s Ministerstvem financí o tom, kde ty finanční prostředky vezmou, a ti pracovníci v sociálních službách čekají na to rozhodnutí.

Sedí tady nevím, jestli už byl jmenován jako první místopředseda vlády, pan ministr ještě nebyl. Paní ministryně se omluvila, protože co by se starala o pracovníky v sociálních službách? Ale paní ministryně práce a sociálních věcí... Slyšeli jste ji tady někdy, že by za pracovníky v sociálních službách ztratila slovo? Že by vyvinula iniciativu v rámci rozpočtu, že ty peníze potřebujeme? Já vám připomenu to usnesení: Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby 2. projednala výrazné navýšení platů a mezd zaměstnanců, kteří přímo pečují o klienty, a sociálních pracovníků;

Zaměstnance uvedené v příloze číslo 1 se ukládá zařadit do přílohy číslo 3 a zaměstnance uvedené v příloze číslo 2 zařadit do přílohy číslo 3, tzn. do zdravotnické tabulky; 4. na zvýšení platů zaměstnanců v sociálních službách vyčlenila a zabezpečila dostatečné finanční prostředky ze státního rozpočtu; 5. zahájila proces systémové změny financování sociálních služeb. Možná že toto usnesení má jednu chybu, že tam chybí datum, dokdy to ta vláda měla udělat.

Ale já už na to tady opakovaně od počátku svého mandátu upozorňuji, že ta situace v sociálních službách není dobrá.

Tak promiňte. To říkal pan Kučera, prostřednictvím pana předsedajícího. Omlouvám se, vystupovali jste hned za sebou... Kde těch peněz v sociálních službách je.

Kdyby tam bylo těch peněz dostatek, tak se dá sociálním pracovníkům navýšit osobní ohodnocení, dají se navýšit odměny. Ale pokud zbudou nějaké finanční prostředky, tak je to tak na odměnu dvakrát za rok.

Na Ministerstvu práce a sociálních věcí, jak se dozvídáme dneska z tiskové zprávy, tam je jenom 200 milionů. Já si myslím, že Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím paní ministryně by mělo udělat všechno pro to, když tato oblast je takto velmi podfinancovaná, aby tyto finanční prostředky tam našla!